Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Než vám udělím slovo, paní ministryně, omlouvám se, ale přehlédl jsem s přednostním právem předsedu vašeho poslaneckého klubu. Prosím. Děkuji za slovo. Já si dovolím v tuto chvíli vznést procedurální návrh, protože ambice je taková, abychom projednali dnes tento i následující dva body, minimálně, které svítí na tabuli, takže navrhuji jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině. Po 19. hodině. To zde zaznělo, tento a následující dva body, to znamená všechny tři body, které svítí na tabuli, by měly být dnes projednány. Pan předseda Sklenák řekl dva následující, což je sociální bydlení a zaměstnanost. Na tabuli svítí ještě památkový fond, takže proto jsem chtěl, aby bylo jasně řečeno, do projednání kterého bodu to je. Pan navrhovatel upřesňuje svůj návrh, aby byly dnes projednány všechny, tento bod plus další tři, které svítí. Zopakujte tedy přesně, které body chcete, aby byly dnes projednány. Navrhuji, aby dnes Sněmovna jednala tak, vynechávám formální slova, abychom projednali bod, ve kterém se nyní nacházíme, dále bod 72 a bod 75. Je to procedurální návrh. Ten zazněl, já o něm musím dát hlasovat bez rozpravy.

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já dávám protinávrh, aby Sněmovna doprojednala body, jak tam svítí, to znamená 72, 75 a bod 6. Děkuji vám. Děkuji. V tom případě se táži, zda ještě někdo má protinávrh proti navržené proceduře. Není tomu tak. Jedná se o procedurální návrh. Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana ministra Hermana. Táži se, zda je potřeba, abych ho zopakoval. Všichni víme, o čem hlasujeme. Nejprve vás tedy všechny odhlásím na základě žádosti. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Počet se ustálil.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh neprošel. Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka. Táži se, zda ho mám zopakovat. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh pana předsedy Sklenáka, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 296. I tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat v jednání. Nejprve vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení.... Opět vás požádám o ztišení. V případě, že máte něco důležitého, co potřebujete prodiskutovat, jděte do předsálí. A nyní požádám paní ministryni, aby uvedla tento bod.